A pak mi dovolte ještě jednu poznámku, poznámku politologa. Argumentovat Švýcarskem je opravdu naprosto nepřípadné a vlastně i nemožné. Politického systému, který je jiný, než jsou prezidentské, poloprezidentské a parlamentní demokracie, a který je založen na přímé demokracii.

Takže argumentovat neustále Švýcarskem, je argumentace špatná a nesprávná. Ve většině zemí světa, ve všech ostatních, se demokracie prostě vyvíjela jinak a jinak se také vyvíjí.

To není pravda. Je to jenom jiný způsob organizace společnosti, jiný způsob rozhodování lidu, ale rozhodně se nedá říct, že to je způsob lepší. Problémy, které ale s demokracií a s přímou demokracií i ve Švýcarsku mají, jsou ty problémy, které přímá demokracie občas přináší, a to je zdlouhavost některých rozhodnutí, určitá konzervativnost i tam, kde je potřeba rychlost a inovace, netransparentnost některých debat. A pak je tu samozřejmě velký problém přímé demokracie na všech úrovních a ve všech zemích, a to je nejasná, někdy nejasná odpovědnost za přijatá politická rozhodnutí. Právě proto se přímo demokratické postupy výborně hodí při rozhodování o konkrétních věcech v malých komunitách, tak jak to třeba máme v České republice, přehledných celcích, protože tam lze k tomu odpovědnému rozhodnutí dobře dospět a dospět v nějakém rozumném čase. Zavádět přímou demokracii na celostátní úrovni v České republice nepřinese nic pozitivního. Ale prosím, já jsem připraven tu debatu vést, jsem připraven tu debatu vést vážně, jsem připraven přinášet argumenty, které budou ukazovat, proč je tento návrh zákona a jiné zákony o obecném referendu nebezpečné anebo proč nezlepší kvalitu naší demokracie. Ale to je jiná debata, než do které nás tady zavedl místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

Takže prosím všechny, kteří tady chtějí vést věcnou debatu o přímé demokracii a zavádění jejích prvků, aby používali argumenty, které jsou relevantní, které historicky obstojí, které jsou založeny na nějakých poznatcích, a ne na dojmech, urážkách těch, kteří jsou přesvědčenými stoupenci demokracie, ale zastupitelské, urážkách těch, kteří se snaží o to, aby politické strany plnily funkci, kterou v demokracii mít mají, a nakonec i urážkách našeho lidu. Protože náš lid v České republice je zdrojem veškeré vládní moci a vládne tu, ale vládne tu prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. A to má každý demokrat respektovat a podle toho i postupovat a ne říkat, že tohle není demokracie, tohle není ústavní, tohle je něco špatného, my tady zavedeme něco dobrého. My jsme už mnohokrát viděli, k čemu byla přímá demokracie i v minulosti zneužita. Nejsme horší demokraté než vy.

Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Paní a pánové, demokracie je diskuze. To je Masarykovo.

A ono si to téma totiž seminář vyžaduje. Navzdory tomu, že třeba komunističtí poslanci již po řadu let, po řadu volebních období přicházejí s návrhem na obecné referendum, tak i teď máme tento návrh. V nějakém znění koneckonců by přijat měl být. Myslíme si, že není ostudou parlamentní demokracie, když určité otázky, o kterých jsme schopni se shodnout většinově, mohou rozhodovat občané přímo. Tak jak je tady panem předsedou Fialou vyzýváno, ať příznivci přímé demokracie neurážejí příznivce zastupitelské demokracie, já chci poprosit, ať nejsou dehonestováni ani příznivci oné přímé demokracie, onoho podílu té přímé demokracie. Druhá poznámka je, já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího poprosit pana předsedu Fialu, ať nesrovnává to, co se tady říkalo v projevu pana kolegy Okamury, s marxismem.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Já jsem také chtěl prostřednictvím vás, pane předsedající, požádat pana předsedu Fialu, aby nedehonestoval lidi a poslance, kteří horují pro přímou demokracii. Protože já chápu, že on je zastáncem zastupitelské demokracie. My jsme zástupci přímé demokracie.

Jenom mi dovolte velmi krátkou citaci jedné věty, když se pan předseda Fiala obracel na Tomáše Garrigua Masaryka, tak dovolte mi citaci.